Děkuji vám.

Novelu se podařilo v rozpočtovém výboru zastavit a doposud se nedostala ani do druhého čtení.

Jen pro ne úplně informované, tímto výrokem z deníku Právo z 20. 6. myslel projednávání novely loterijního zákona poslance Fichtnera, sněmovní tisk 169, kde, jak si jistě někteří členové rozpočtového výboru vzpomínají, jsem byl určen zpravodajem. Jelikož jde o tvrdé obvinění, dovolte mi k tomu uvést krátké vysvětlení a zopakování, že tento návrh novely podléhá tzv. notifikační proceduře dle směrnice Evropského parlamentu a v rámci této procedury jsou členské státy Evropské unie povinny notifikovat Evropské komisi a ostatním členským státům jakýkoli návrh technického předpisu k připomínkám či podobným stanoviskům, jejichž prostřednictvím dochází k zajištění kompatibility takovýchto návrhů právních předpisů s právem Evropské unie. Primárním důsledkem předložení návrhu k notifikaci je pozastavení legislativních prací po dobu tří měsíců.

Ponechme nyní ovšem stranou, nakolik může tato tříměsíční povinná procedura ospravedlnit téměř rok a půl trvající zpoždění legislativních prací na tolik potřebném zcela novém zákoně o provozování hazardních her.

Rozpočtový výbor, jemuž byl tento návrh zákona přikázán, se uvedeným sněmovním tiskem opakovaně zabýval, a to nejen 9. 9. 2014, jak uvádí mylně a domnívá se pan ministr financí, ale také na své schůzi 13. 11. 2014. V průběhu tohoto projednávání totiž připravili jeho poslanci Fichtner s Procházkou pozměňovací návrh k této novele, jenž měl údajně zapracovat připomínky Evropské komise a Rakouska a zajistit tak jeho slučitelnost s právem Evropské unie.

O odborná stanoviska jsem vedle Ministerstva financí prosím pane zpravodaji , to je dopis Ministerstva financí požádal také další orgány státní správy odpovědné za řádnou aplikaci práva Evropské unie na území České republiky. Jednalo se například o Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je mimochodem vrcholnou národní autoritou odpovědnou za správný průběh notifikační procedury. . A dále o stanovisko Úřadu vlády a jeho odbor kompatibility. Já to tady panu zpravodaji pro pana ministra nachystám. Potom jde dále o stanovisko vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie. Z důvodu dosažení maximální objektivity jsem požádal v této věci i o stanovisko Parlamentní institut.

V této souvislosti bych na tomto místě rád uvedl, že dle stanoviska Úřadu pro technickou normalizaci to bylo dokonce samo Ministerstvo financí, které v rámci oficiálního stanoviska navrhovalo, aby v rámci legislativního procesu byl předmětný návrh zákona, sněmovní tisk 169, který sami napsali a po panu poslanci Fichtnerovi poslali do Poslanecké sněmovny, zcela stažen. Mimoto to bylo znovu Ministerstvo financí, které prostřednictvím věcně příslušného náměstka ministra financí pana Ondřeje Závodského ve svém dopise ze dne 5. 11. 2014, který jsem předal již panu zpravodaji pro pana ministra, předsedu Poslanecké sněmovny informovalo, že poslanecký návrh nezohledňuje a nezapracovává výtky Evropské komise způsobem slučitelným s právem Evropské unie, a dále, že tato novelizace povede ke zhoršení procesního postavení České republiky v rámci řízení, která jsou v ní uvedena ze strany Evropské komise, což by v konečném důsledku mohlo vést k uplatnění sankcí za nerespektování práva Evropské unie. Náměstek ministra financí Ondřej

Pokračujte prosím.

Nikdo nebyl proti.